Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Tak jenom vážně. Já jsem samozřejmě proti. Ta otázka není jenom otázkou argumentů.

Že těch faktorů, které způsobuje řízení ve špatném stavu a zvyšuje jeho riziko, je hodně.

Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, byl bych nerad, aby se opakovala stejná situace jako na hospodářském výboru. Diskuse na hospodářském výboru se protáhla o tři čtvrti hodiny k tomuto bodu, zaznívaly tam naprosto stejné argumenty. Bylo by špatné, kdyby se to tady nějakým způsobem opakovalo. Je to jako obvykle souboj mezi právem a odpovědností. Hospodářský výbor dal přednost odpovědnosti a zmíněný pozměňovací návrh zamítl. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Novotného. To jsou zatím všechny faktické. Prosím, máte slovo. Kolegyně a kolegové, chtěl jsem jenom upozornit, že tohle je ta krásná situace, kdy si můžeme číst, jaká je v tom či onom praxe v různých zemích Evropské unie, a zároveň se můžeme sami rozhodnout, jaká praxe bude v České republice. Je to ta jiná situace vůči těm převažujícím situacím, kdy tady říkáme, že něco přijmout musíme.

Mně přijde, že bychom neměli tak úplně pustit a mávnout rukou nad tím, že máme poměrně podstatnou část území České republiky, která je praxí různých orgánů vyňata z naší jurisdikce.

Já si myslím, že je to o citu a přístupu každého z nás, a já mám mentálně v tomhle blíž k zemím, kde ta tolerance mírná je, než k zemím, kde je ta nulová, a proto ten návrh podpořím. Připraví se pan poslanec Černoch a po něm pan poslanec Koskuba. Prosím, máte slovo. O tu debatu nebudeme ochuzeni, to bezesporu ne. Najednou zahraniční zkušenosti nejsou důležité.

Co to jsou za názory? No to není pravda! Jak k tomu přijdeme, k takové argumentaci?

Nebo jsou jiné, podstatnější věci? Já myslím, že jsou jiné, podstatnější věci. Nicméně tyhle se zase poměrně jednoduše plní: postavit se někam na cyklostezku a nechat nafoukat 50 cyklistů a pak zveřejnit zprávu: Dneska jsme chytli 10 % cyklistů, kteří měli více než nula promile.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Připraví se pan poslanec Koskuba, poté pan poslanec Huml a poté pan poslanec Laudát. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Jenom v rychlé reakci na mého předřečníka.

Proto je to možná tvrdé, ale já osobně a myslím si, že můžu mluvit za celý klub Úsvitu, tak jsme pro nulovou toleranci alkoholu v jakémkoliv dopravním prostředku. Protože je to zbytečné. Pokud si prostě chci dát alkohol, tak nebudu řídit. A pokud mám řídit, tak si ten alkohol nedám. Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Koskubu, připraví se pan poslanec Huml.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já reaguji skutečně na vystoupení řady předřečníků. Ve vší úctě, po dvou úmorných týdnech v této Sněmovně si myslím, že je to jedna z prvních zajímavějších debat, která se týká dokonce opravdu života našich lidí. To za prvé. Za druhé chci vyslovit poklonu kolegovi Junkovi za to, jakou formou svůj pozměňující návrh přednesl.